Klíčová otázka je, kdo bude spravovat ta data, jak dlouho, jak se budou likvidovat, pod čí kontrolou ta data budou. Odpovědi jsme nedostali. Ale pak to nemá žádný význam. A já si za nás říkám, je to jasné, je to logické a stát musí ta data shromažďovat. Rozumíme si?

Odmítli tento vstřícný krok.

I kdyby slyším ten argument a slyšel jsem ho nestačili bychom to efektivně využít.

A odpověď zní: Garance v takových případech bude postavena na stejné bázi, jako připouští zpravodajské techniky v případě odposlechů.

Myslím si, že by to nebylo dobře. Já si opravdu nemyslím, že o tomhle by měl rozhodovat soud.

Podle mě je málo v zákoně upraven vztah mezi státem a povinnými soukromými subjekty.

Tady se střetávají zájmy soukromých společností a státu.

V zásadě se ale týká tohoto problému, o kterém jsem před chvílí mluvil.

A aby tomu tak nebylo a probíhalo to řádně, případně servisní zákrok, museli by být pracovníci Vojenského zpravodajství součástí těch servisních týmů, což si vůbec neumím představit, jak by to v praxi mohlo fungovat.

Mimoto mají operátoři nastavené vlastní systémy obrany před kybernetickými útoky.

Myslím si, že mnohé komerční subjekty z obchodních důvodů nepodávají úplnou informaci o počtu kybernetických útoků na jejich systémy, případně o škodách, které tyto útoky způsobí klientům těchto komerčních společností, a mnohdy ty škody, aniž by o tom ten klient věděl, platí a hradí ta komerční společnost, protože se obává možného odlivu klientů v okamžiku, kdy by se ukázalo, že nějaký kybernetický útok byl úspěšný.

A z toho taky musíme vycházet.

A říkám, jsem přesvědčen, že jsou podhodnocená. Ta instalace aktivních prvků obrany pak může vést k omezení fungování sítě či k jejímu výpadku, což by mohlo mít negativní důsledky např. na systém, čísla tísňového volání, fungování záchranného systému.

Ty pasivní prvky totiž, pouze ty pasivní prvky, odpovídají dosavadní praxi u policejních odposlechů.